Rozhodně znovu zdůrazňuji, že pokud by k něčemu takovému došlo, musí být u možné volitelné maturity toto doplněno jasným zákonným požadavkem s možností složit standardní maturitu v období tří let. Tato mimořádná legislativní opatření, jak už jsem zmínila, musí doprovázet systém Národního plánu narovnání dopadů vzdělávání, a ta by se měla zejména soustředit na rovnost šancí studentů doplnit tyto dovednosti a kompetence, které z objektivních důvodů distanční výuka neumožnila získat, ať úsilí našich učitelů, mistrů a ředitelů bylo mimořádné a ať už je forma ukončení středoškolského vzdělávání jakákoli.

Děkuji vám za pozornost.

A potom se následně... Takže to je obojí dvojí k tomu předešlému bodu. Tak prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Za Piráty musím říci, že u maturit tento rok je pro nás zásadní, aby studenti nedoplatili na vládní opatření, díky nimž se do středních škol de facto po celý rok nedostali, včetně půl roku předtím, téměř tedy 1,5 roku. Jednoznačně vítáme prosazené úlevy, které se podařily v oblasti společné části maturit.

Nicméně samozřejmě připustil, že se může stát, že některý ředitel to nevyslyší on o žádném tedy neví, ale stát se to může.

Paní kolegyně Valachová na sociálních sítích rozpoutala takovou agendu a vyzvala studenty, aby nám poslancům posílali emaily o tom, jak probíhají praktické zkoušky na jejich školách, protože ty už začaly probíhat.

Je tady plno poslanců, kteří ho dostali: